Případně jsem připraven další odpovědi doplnit konkrétně třeba během čtvrtka. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. A nyní, než otevřeme první bod našeho jednání přečtu omluvy.